Snažím se najít motivaci těch tří stran, proč vlastně vytvořily tuto vládu, která je vytvořena pouze z mocenských důvodů, z žádných programových.

Za tuto cenu, že Andrej Babiš je premiérem, obětovali mnohé. Obětovali porušení posledního polistopadového tabu, že komunisté do vlády nepatří. Oni rozhodli, že Miroslav Poche není ministr. Zaplatili také jasně levicovým programem. Mohl bych se ptát: Kde je ta slavná sleva pro zaměstnance 500 korun měsíčně, 6 000 čistého pro každého zaměstnance, jeden z pilířů ekonomického programu hnutí ANO?. Nenašli! Nula! Zato těm zaměstnavatelům na oltář toho, že Andrej Babiš bude premiérem, dáte zrušení karenční doby.

Tomu také rozumím. Pamatujete si, co jste slyšeli? Pamatujete si, co padlo na vaši hlavu? Úplně logické.

Ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba, ať se to týká kohokoliv. Potom moudrý sjezd rozhodl, že je to velmi závažný problém. Pak to byl velký problém, pak to byl malý problém, dneska to už není problém.

Ti si stanovili tři nepřekročitelné podmínky.

Výsledek: nula.

Sice nevím kam, ale nezapomeňte na ty velké ústupky, které jsme udělali. Občanští demokraté budou tvrdou a zásadovou opozicí. Přesně tak, jak to říkáme: tvrdou a zásadovou. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který zavede nový způsob kontroly státu nad občany, nové pokuty, nové sankce bez toho, že by se zrušily nebo omezily starší či jiné.

Nepodpoříme žádný návrh zákona o daňových či odvodových povinnostech, které by podstatným způsobem nesnižovaly daně nebo odvody. Jen tak mimochodem, už zase ruší superhrubou mzdu jako celé minulé čtyři roky a současně je tu daňový zákon a je v něm rušení superhrubé mzdy? Překvapení není! Ještě mají tři, za osm let se to možná stihnout dá. Nepodpoříme žádný vládní návrh zákona, který by omezoval systém brzd a protivah a nezávislost institucí, na kterých stojí demokratický právní stát. Využijeme všechny politické prostředky a nástroje, které máme v Poslanecké sněmovně a v Senátu, abychom prosadili zvýšení čistých mezd pro všechny zaměstnance cestou snížení daní, abychom prosadili významné snížení odvodů. Budeme prosazovat velký právní úklid v zákonech.

Představujeme jasnou a demokratickou alternativu k současné vládě. S některými se znám mnohem déle, než jsme se stali poslanci, a mnozí z nich tvrdí, že jsou pravicově orientovaní. Tak teď to ještě možná platí. Já vám jenom připomenu jména některých poslanců, kteří budou podporovat dnes aktivně vaši vládu. Komunisté nemají rádi, když říkáme, že jsou extrémní levice a že jim mám říkat radikální levice. No dobře, tak budu říkat radikální levice. Komunisté nemají rádi, když říkám stalinisté, ať říkám konzervativci.

Tito a další budou ode dneška vaši parťáci.

Primátor Brna Petr Vokřál se velmi rád označuje za pravicového politika.

Neslyšel jsem žádný hlas hnutí ANO, opravdu ani jeden, kterým by vadila účast komunistů na vládě. Ani jeden! Žádný pravicově orientovaný člověk, žádný pravicově orientovaný politik nemůže hlasovat pro vládu postavenou na hlasech komunistů.

Prostě nejsou!

Slibuji, že už dnes nebudu vystupovat.